Problém je v tom, že vláda stále tvrdošíjně lpí na starých zákonech, projektuje jednu trasu místo několika variant, nekomunikuje s veřejností a protlačuje vadné projekty. To vede k odporu veřejnosti ke stavbám silnic a dálnic, nárůstu soudních sporů, zpomalení vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a celkové nedůvěře občanů k vládní politice ochrany zdraví a životního prostředí.

Česká republika v zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí ještě v roce 2015 vydá paragrafy, kde v přechodném ustanovení posvětí uznání EIA podle závadných a špatných zákonů, které Komise i Rada kritizovaly.

Nemůžeme se potom divit, že sklízíme oprávněnou kritiku odmítnutí financování takových staveb a současně nedůvěru a kritiku občanů. Hlavní brzdou výstavby nejsou občanská hnutí, ekologové a kritici vládní politiky, i když ti také dokážou velmi zatopit, ale ministři této vlády. Je třeba si přestat lhát a přiznat si, že průšvih je potřeba řešit. Je třeba přestat vymýšlet, jak obejít dotační programy Evropské unie a směrnice Rady. Je třeba začít opravdu makat na nových EIA a nových projektech, a to co nejdříve. Jako hlavní problém... My také nevíme, pane kolego, který mi tady napovídáte. Jako hlavní problém vidíme, že není k dispozici dopis Evropské komise, na které stavby musí být posudky o vlivu na životní prostředí a na které ne. Nevím, jestli z vás někdo takový dopis dostal, ale vaříme tady z vody. Nevíme, co v tom dopise stojí. Proto se ptám, u kterých staveb požaduje Evropská unie nové posudky. Ten problém může být takový, že Komise nedá peníze na stavby bez nových EIA, což by znamenalo stopku pro všechny nové stavby. Je také možné, že ministr Ťok za ANO chce proplácet peníze, které Evropskou unií nejsou schváleny, a nebudou tak nikdy proplaceny. Ministr dnes může tvrdit, že je vše v pořádku, stavby se proplatí ze státního rozpočtu, ale budoucí nečerpání peněz z Evropské unie už půjde na hlavu následující vlády. Proto si dovolujeme také navrhnout usnesení. Ne usnesení o tom, že by se něco mělo dělat a nikdo za to nebyl zodpovědný.

Proto si dovolím načíst usnesení, jestli mohu...

Takže možná to zkrátíme tím, že to necháte až v rozpravě. Načtu tedy usnesení po rozpravě, ať to zkrátíme a ať to pak padne na úrodnou půdu. Děkuji za slovo. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura s přednostním právem z klubu Občanské demokratické strany, připraví se kolega Kováčik. Děkuji za slovo. Pozdě, ale přece, pane ministře životního prostředí. Já musím ocenit, že po třinácti měsících účinnosti toho zákona jste se probudil a přiznáváte, že problém existuje, a v posledních dnech horečně hledáte řešení. Ale je to opravdu pozdě. Nejdřív mi nedá, abych neokomentoval ty vaše neustálé výmluvy na minulost.

Píše to váš ministr, pane premiére. A kdybyste mně nerušil, bylo by to pro mě mnohem příjemnější. Předtím jste vládli jak dlouho?

Zase jsme u našich oblíbených evropských fondů. Vzpomeňte si na to, jak nás přesvědčoval ministr životního prostředí, abychom schválili novelu zákona o EIA slovy: když to neschválíme, nebudeme čerpat peníze. Když se podíváte do stenozáznamu, mnozí z nás říkali: pokud schválíme takto navržený zákon a to jenom připomínám tu legislativní cestu, nebyl tam náhodou komplexní pozměňovací návrh, který šel mimo standardní legislativní kolečko a který vlastně přepsal původní návrh, ten vynikající, moderní, skvělý, nejlepší v Evropě zákon?

Opět. A co nám hrozí v této chvíli? Došlo na naše slova. I vláda to říkala. Je ohroženo ne čerpání peněz. Já myslím, že na méně významné stavby, na opravy, na údržby se ty peníze nakonec nějak vyčerpat dají.

A přizpůsobuje se investiční program tomu, na co peníze dostat můžeme.

A že jestli máme ty evropské peníze na něco využít, tak na dobudování klíčových staveb. Bohužel dva úseky, které se už mohly stavět, jsou už ohroženy taky.

Ale hrozí reálně oddálení.

No kdyby to tak bylo, tak dobře.

V čem já vidím to selhání zejména ministra životního prostředí? Tohle všechno musel vědět. Dneska se dočtu, že připravuje urychlené legislativní řešení. Nic proti tomu. Jestli ho přinesete, bude mít hlavu a patu, myslím, že ho podpoříme.

A Brusel to bude akceptovat?